Kolegové jsou na pravidelných telekonferencích a komunikují aktuální stav. Všechny země se shodují na tom, že ta míra nebezpečí v tuto chvíli není nikterak zásadní. Dokonce některé země vyzývají k tomu, aby se to neoznačovalo jako krize a podobně, protože skutečně v Evropě ta situace žádná krizová není, ale nemůžeme to podceňovat a mění se to každým dnem, takže to, co je dnes, nemusí platit za týden, za 14 dní. To je jednoznačné.

I Světová zdravotnická organizace jasně podporuje Českou republiku v těch opatřeních.

Tam jsou ti lidé, kteří jsou proškoleni a jsou připraveni se o pacienty postarat.

Osmdesát procent Číňanů, kteří cestují do zahraničí, jsou právě tyto hromadné zájezdy. Ty jsou zakázány.

Na druhou stranu to riziko tady určitě nějaké existuje. Nepodceňujeme ho. Všichni jsou v pohotovosti.

Bulovka má kapacity, všechna infekční oddělení.

Už dvanáct lidí zemřelo, včetně dětí.